16. A znovu žádám předsedu volební komise, pana poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Máte slovo.

Já to ale teď jako předseda volební komise nemohu udělat o své vůli, potřebuji k tomu rozhodnutí usnesení celé volební komise.

Jak to volební komise rozhodne, tak bychom všechny kluby okamžitě písemně informovali.